Právě jsem vás všechny odhlásil a požádal bych vás, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Tuto schůzi jsem svolal v návaznosti na § 109m zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny na základě předložení návrhu vlády na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu.

Přivolal jsem kolegy z předsálí, abychom si mohli odhlasovat ověřovatele.

Nicméně stále nejsme ještě usnášeníschopní.

Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno je 75, pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Podle § 109m odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna o takovém návrhu ve zkráceném jednání. Paní poslankyně, páni poslanci, 19. listopadu tohoto roku jsem svým rozhodnutím číslo 81 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednáním podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

A konečně, vážené kolegyně, vážení kolegové, v této souvislosti podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Já tedy otevírám rozpravu k legislativní nouzi. Připomínám, že to je něco jiného než stav nouze. Nikoho nevidím, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování.